Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Vnímám, že je navrhujete zařadit na konec třetích čtení.

Ano, děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Babiš.

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji zařadit nový bod pořadu této schůze s názvem Jak dostal polistopadový kartel Babiše před soud, a to jako první bod dnešního jednání.

Takže konečně se dočkali všichni ti, kteří říkali, že patřím do vězení.

Takže je to první politický proces od revoluce, vážení, první politický proces od revoluce.

Čapí hnízdo je věc patnáct let stará, projekt, který byl ve své době vyhodnocen jako jeden z nejlepších, byl schválen. Ale tehdy byl pan poslanec Bendl hejtmanem. Paní Langšádlová je dneska ministryní, ta to také schvalovala, a byl devětkrát kontrolován úředníky, auditory i za doby zakladatele TOP 09, pro mě symbol korupce. Při schvalování a kontrolách projekt a jeho naplnění nikdo nezpochybnil.

Dotaci 50 milionů, o kterou tady formálně jde, navíc vrátila, i když na ni měla nárok.

Já jsem ještě proto, abych dal jasně najevo, že tady o peníze nikdy nešlo, dal dalších 50 milionů na charitu.

Je pikantní, že to, co o mně tvrdí moje politická konkurence, novináři a aktivisté, vzala za bernou minci také policie a státní zastupitelství.